Finanční správa kontroluje základ daně, kontroluje, jestli nejsou optimalizované základy daně. Takže to všechno víme. Takže by bylo dobré, abyste to vnímali, a samozřejmě i prokazování původu majetku je taky opatření, od kterého neočekáváme nějaké zázračné výběry daní, ale je to jenom atmosféra té společnosti.

A my máme ta data. Takže není to pravda, co tady bylo řečeno.

Pokud vím, tak si to zadala některá opoziční strana, jak jsem byl informován. A tady to máte černé na bílém. Tady já z toho můžu číst, že není pravda, co jste tady prezentovali.

Tak radši to ukončili a začali znova a asi tam byla nějaká taková tichá úmluva, že ten finanční úřad je nechal na pokoji.

Z 23 % na 10. No a potom vybrali stejně.

Je jednoznačné, že tento projekt podporuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, takže podporuje to i Hospodářská komora, takže si myslím, že se budu snažit i opozici přesvědčit, že skutečně ten projekt je dobrý pro nás všechny. Děkuji za pozornost. Pana poslance Kalouska a pana poslance Stanjury. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, meritum projednávaných návrhů zákonů dostatečně objasnil pan ministr financí, takže já se teď jenom omezím na takovou statistiku. Vystoupilo k tomu celkem 35 poslanců, z toho 15 řádně přihlášených, a dva členové vlády.

Ano, já vám děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Děkuji. Dámy a pánové, já už opravdu nechci dlouho zdržovat, protože všechno to, co tady řekl pan ministr, by se dalo bod po bodu vyvrátit. Já chci protestovat proti jedné jediné věci, kterou vy tady donekonečna opakujete, že to je zlepšení podnikatelského prostředí, protože to zavádí rovné podmínky pro všechny. Nemůže to být zlepšení podnikatelského prostředí a nemůže to být zavádění rovných podmínek pro všechny, když to zavádíte pouze pro 13 % konečných uživatelů, kteří provádějí hotovostní platby! Ti ostatní ne. Vy to pro jeden sektor zavádíte, pro jiné sektory to nezavádíte. U některých se zamyslíte, že to možná zavedete, jiným slibujete trvalou výjimku.

Když pro někoho platit budou a pro někoho nebudou. Tak prosím vás opusťte tenhle argument! Vy jste se rozhodli někoho trestat a někomu dát tu výhodu, že se to na něj nevztahuje. Je to zvýšení diskriminace, protože na někoho to uplatnit chcete, a tam si myslím, že to je zejména lidovecký tlak, že na někoho to uplatnit chcete a na někoho jiného to uplatnit nechcete. Takže to nejsou rovné podmínky pro všechny. Že děláte tenhle zločin.

Druhá připomínka.

Promiňte, já slyším ty protesty, jsem schopen to doložit a dopočítat.